Jenom ještě možná poslední zmínku.

Takže se nám to jakoby řetězí.

Pokud se nikdo další nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Prosím, pane zpravodaji. Pouze shrnu.

Prostě bude to na bázi dobrovolnosti.

Koneckonců do bytu pouštíme různé lidi.

A prostě když nějaký člověk nerespektuje právo ostatních, tak tam ta jeho svoboda prostě končí a musí nést následky. Ale nevím jako. Ale jak jsem už řekl několikrát, nemyslím si, že by toto byl tak zásadní problém.

A bohužel mě trochu mrzí, že ta debata je smrštěná pouze tady na tuto část. Děkuji. Prosím pana zpravodaje, aby mě případně opravil, ale eviduji návrh na vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání.

Nebyl podán. Omlouvám se. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Jako první se přihlásil do podrobné rozpravy pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče.

Samozřejmě nechci upírat v žádném případě občanům dýchat čistý vzduch. Nelíbí se mi, aby do toho zákona, který úplně svou tematikou jde někam jinam, bylo zakotveno právo vnikat do obydlí, porušovat domovní svobodu.

To určitě možné je, jenom to nechcete hledat.

Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Václav Horáček. Prosím, pane poslanče. Děkuji. Domnívám se, že jsem už dostatečně objasnil v důvodové zprávě v obecné rozpravě.

Děkuji panu poslanci. Zatím posledním přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Jiří Junek. Prosím, pane poslanče.

Děkuji. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Není zájem. Neeviduji návrhy na vrácení či... Aha, pardon, pane ministře. Děkuji za tu debatu, kolegyně, kolegové. A jenom k tomu, co tady zaznělo, a nechtěl bych zase vyvolat nějakou smršť připomínek na to, ale věřte, že jsme vyčerpali všechny možnosti, které jsme prověřovali, a že já bych byl nejšťastnější, kdyby už dnes technické možnosti umožňovaly, aby dron byl dostatečným důkazem. Zatím to tak není. Systémových opatření máme celou řadu, máme čistou mobilitu, jsou tady jasná opatření v průmyslu. Já si na rozdíl od pana kolegy Kučery myslím, že kotlíkové dotace jsou super nápad. Jsou nesmírně oblíbené. Jsou i na to topení dřevem i na to topení plynem, o kterých hovoříte, a i na tom Ostravsku si kotlíky na uhlí, byť to nejmodernější kotle, vybralo podle zatím předběžných informací pouhých 12 % lidí. Ani bych nebyl vůbec proti tomu, aby bylo navrženo, aby obce měly pravomoc zakázat na svém území topení uhlím. Kdyby to někdo navrhl, nemáme s tím žádný problém. Samozřejmě. Z hluku vnímám, že se blíží sedmá hodina. Takže děkuji za podporu tomuto návrhu a věřím, že vydrží ve třetím čtení. Ano, pane ministře, sociální situace ve Sněmovně ukazuje, že se blíží sedmá hodina. To bylo závěrečné slovo pana ministra k tomuto návrhu zákona a já končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Vzhledem k tomu, že zbývá poslední minuta, snad nebudete proti, když nebudu otvírat další bod. Popřeji vám hezký večer. Jednání Sněmovny bude pokračovat zítra v 9 hodin ráno odpověďmi na písemné interpelace.